V celé Evropské unii je funkce statutárního auditora spojována s veřejným zájmem, proto jsou auditoři podrobováni velmi přísným požadavkům na odbornost, nezávislost a etické jednání.

Děkuji za pozornost.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje výkon auditorské činnosti, působnost Komory auditorů České republiky, působnost Rady pro veřejný dohled nad auditem, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Podstatou právní regulace na úrovni Evropské unie je harmonizace postupů při ověřování ročních účetních závěrek včetně těch konsolidovaných, stanovení požadavku externího zajištění kvality, veřejného dohledu, povinnosti statutárních auditorů a auditorských společností, zásad k zajištění jejich objektivity, nezávislosti a nestrannosti a zavedení disciplinárního a sankčního systému. Směrnice o povinném auditu rovněž poskytuje základ pro spolupráci mezi regulačními orgány v Evropské unii a třetích zemích.

Na základě směrnice o povinném auditu byla Česká republika povinna instituovat nezávislý dohled nad auditorskou činností. Zákonem o auditorech byla proto zřízena Rada pro veřejný dohled nad auditem. Rada pro veřejný dohled nad auditem vykonává veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky a přitom musí dbát na ochranu veřejného zájmu. Veřejným dohledem se rozumí kontrola dodržování zákona o auditorech, auditorských standardů, etických požadavků a vnitřních předpisů Komory auditorů České republiky auditory, dohled nad organizací a řízením systému kontroly kvality auditorské činnosti a organizací a prováděním systému průběžného vzdělávání auditorů a nad uplatňováním disciplinárních a sankčních opatření Komorou auditorů České republiky. K dalším činnostem Rady pro veřejný dohled nad auditem patří spolupráce s Ministerstvem financí, Českou národní bankou a spolupráce s orgány dohledu nad auditory ostatních zemí. Z členství České republiky v Evropské unii vyplývá závazek zapracovat odpovídajícím způsobem unijní legislativu do českého práva.

Navrhovaná právní úprava si klade za cíl implementovat evropské předpisy do českého právního řádu tak, aby byl zajištěn soulad s evropskou regulací povinného auditu.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Tak už zase slyšíme, když něco neschválíme, ten Brusel nás bude sankcionovat.

Děkuji. Děkuji panu předsedovi klubu ODS. V otevřené rozpravě se hlásí pan zpravodaj, poté pan kolega Volný. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já se ptám, kdo dál do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí. Organizační výbor logicky navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo navrhuje jiný výbor, protože organizační výbor nenavrhl žádný jiný výbor jako důležitý výbor k projednání.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.